Navrhovaná právní úprava představuje, domníváme se, poněkud nepřiměřený zásah do stávajícího právního stavu, který zásadním způsobem sníží atraktivitu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a obáváme se, že zvýší byrokratickou zátěž. Od navrhované právní úpravy nelze naproti tomu tedy oprávněně očekávat, že by zlepšila právní postavení zaměstnanců, jelikož tito zpravidla uzavírají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr za účelem krátkodobého přivýdělku s možností časové flexibility, aniž by bylo z jejich strany očekáváno pracovní vytížení v rozsahu standardní pracovní doby. Doba odpočinku a dovolené je tak ze strany těchto pracovníků plánována do období, kdy práci pro zaměstnavatele neprovádí. Uvedená skutečnost je zvláště patrná u dohod o provedení práce, které jsou standardně vázány na konkrétní jednorázové či nahodile vznikající úkoly, které zaměstnavatel potřebuje provést. Nelze tedy důvodně očekávat, že by mohla novela zredukovat takzvané nadužívání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ze strany zaměstnavatelů. Za pravděpodobnější lze považovat scénář, kdy dojde k redukci pracovních nabídek ze strany zaměstnavatelů, aniž by došlo k současnému nárůstu nabídek v segmentu pracovních poměrů na plný úvazek, jelikož tyto zaměstnavatelé s ohledem na své potřeby a ekonomické možnosti nebudou schopni nabídnout. S ohledem na uvedené důvody se tedy navrhuje pozměňovací návrh, který vyloučí vznik nároku na dovolenou u zaměstnanců vykonávající práce na základě dohody o provedení práce, a zdůrazňuji, že pokud tak činí pouze u jediného zaměstnavatele. K pozměňovacímu návrhu se následně přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji. Paní poslankyně, prosím. Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce okomentovala pozměňovací návrh, který předkládám, a jedná se o to, že vládní návrh novelizace zákoníku práce obsahuje ustanovení, které zaměstnavatelům zcela bez výjimek zakazuje zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Přesčasová práce je mnohdy pro tisíce z nich nejen vítaným zdrojem přivýdělku, ale často i naprostou ekonomickou a sociální nutností, například pro nízkopříjmové zaměstnankyně, pro matky samoživitelky a podobně, a to zejména v současné době vysoké inflace a prudkého zdražování veškerých základních životních nákladů a potřeb.

Tento pozměňovací návrh později načtu i v podrobné rozpravě. Také děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Berki.

V tuto chvíli respektuji, že je navrženo, že primárně k dohodě má dojít, ovšem přijde mi, že jsou situace, kdy je ku prospěchu zaměstnance samotného, že mu zaměstnavatel nebude určovat konkrétní pracovní dobu. Pokud ale například dohodou bude vypracování podpůrných materiálů, je spíše v zájmu zaměstnance, že si určí sám, kdy na tom bude pracovat. Také děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Hájek. Děkuji za slovo, paní předsedající.

K bodu 21: zákon o státní službě na samém počátku jeho aplikace při přechodu státních zaměstnanců z pracovního do služebního poměru umožnil, aby se dosavadní vedoucí zaměstnanci, kteří nesplňovali předpoklad vzdělání, stali představenými. Některá služební místa představených jsou proto obsazena osobami, které nesplňují stanovený předpoklad vzdělání.

Za účelem využití potenciálu představených jmenovaných na služebním místě vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce, ředitele sekce nebo ředitele odboru, kteří, byť nesplňují vzdělání stanovené pro toto služební místo, disponují potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi a manažerskými dovednostmi, se navrhuje umožnit jim po uplynutí funkčního období účast ve výběrovém řízení na obsazení téhož služebního místa představeného, na kterém vykonávali službu ke dni vyhlášení výběrového řízení. K tomuto pozměňovacímu návrhu se v podrobné rozpravě přihlásím. Také děkuji a dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Králíček.

Cílem toho návrhu je zjednodušit doručování v pracovněprávních vztazích, kde v přísnějším režimu je zachováno pouze doručování takzvaných písemností, tedy dokumentů týkajících se zejména skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.